Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh přijat nebyl.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. To je z návrhů pana poslance Dolínka vše.

Je to tak v pořádku, pane poslanče? Tam ještě byl nějaký čas... Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále je zde návrh pana poslance Koláříka na pevné zařazení bodu 79, tisk 295, novela exekučního řádu na úterý 24. dubna po pevně zařazených bodech.

Je myšleno po třetím čtení, anebo je tady ještě pevně zařazený bod odpoledne?

Říkám, dneska nemám den.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 23, přihlášeno 184, pro 63, proti 20. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Tady platí už ta otázka, kterou jsem měl předtím, zda je tím míněno před třetí čtení, nebo jako první bod po třetích čteních, jestli skutečně bylo úmyslem předřadit to před třetí čtení a ten vymezený čas... Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh přijat nebyl.